Mně to připadá všechno směšné, protože předtím to fungovalo jako hodinky.

Takhle vznikla obrovská centrála, a nestydím se za to, je s tím obrovský problém. Člověk než něco získá, tak tam jede čtyřikrát, vyplňuje různé papíry a za ty poplatky, které zde jsou, to není zrovna ideální služba lidu. Velmi bych uvítal, kdyby se to, nevím, jak v jiných krajích, ale v Praze vrátilo k původní formě. No a pak zbrojní průkaz a lékaři. Ano, vážení, bezpochyby je třeba kontrolovat zdraví toho jedince, nicméně uvítám, jestli norma rozhodne nějak moudřeji. Protože je paradoxní, že tu a tam některé pracovny Policie České republiky vyžadují striktně potvrzení obvodního lékaře. To se stalo párkrát. V praxi jsem lékař a oni trvají na tom, někteří ano, někteří ne, že to musí potvrdit obvoďák. Omlouvám se, obvoďák nejsem a neznám povinnosti vysloveně praktického lékaře, co on všechno má udělat k tomu, aby toho klienta vyšetřil. Přestože jsme zrušili řadu poplatků, tady ten poplatek pro žadatele zůstává. Další poplatek, nejen za vydání zbrojního průkazu, ale i za vydání zdravotního potvrzení.

A jsem zvědav, jak toto vyřešíte. Ano, nám lékařům to umožní, sice když nahlédneme zase do nějakého nového registru, tak asi něco uvidíme, ale my uvidíme jenom to, že dotyčný je držitelem zbrojního průkazu. Ale ve vší úctě, ne vždycky o něm musíme vědět všechno. Přiznám se, že tady vidím trochu problém, zda to, i když to uděláme každých pět let, bude splněno.

Aby bylo naplněno to, o co nám jde, aby prostě zbraň neměl šílenec. Ovšem zde podotýkám, auto, zvláště dnešní moderní vozy, to je taky docela solidní zbraň. A tam prostě nikdo nikoho nekontroluje, pakliže mu není více než 65 let. Na to trošku zapomínáme. Nu a poslední dodatek, který k tomu mám.

Co by možná bylo, kdyby bylo... To není žádná spekulace. On skutečně ozbrojený člověk se někdy může ubránit daleko lépe grázlovi, nebo v tomto případě šílenci, než člověk neozbrojený. Ale to není asi předmětem této novely zákona o zbraních. Protože často je problém, když se stanovuje přiměřenost obrany. Vím, že se díky soudům mnohé změnilo.

To jako lékař nemusím vysvětlovat, že je dost špatně proveditelné. A že se to netýká jenom řadových občanů, že ta nejistota je i v řadách policie, to je více než zřejmé. Já nechci z České republiky Divoký západ, to chraň bůh, ale neodpustím si na závěr jenom poznámku.

A jelikož policisté usoudili, že ohrožuje už nebezpečí řádných občanů natolik, že po něm musí střílet, tak začali střílet. Určitě jste to četli.

Jsem šťasten, že nejsem příslušníkem Policie České republiky. Protože se přiznám, že bych často a nekritizuji za to pana ministra, protože pan ministr je pan ministr vnitra, nikoli policie. Ale my určujeme pravidla. Já se přiznám, že moc našim policistům nezávidím, když vykonávají svoji službu, že musí vůbec nad tímto přemýšlet a zřejmě závidět některým svým zahraničním, či spíše zámořským kolegům. Dámy a pánové, to je ve stručnosti vše. Podstatné je asi toto. Já věřím, že ve výborech se tomu budete věnovat. Vrbětice, to je problém úplně daleko jiný, tam já nemám problém.

Jistě pak zvážíte, jak s těmi prohlídkami. A věřím, že dále bude zachována, a omlouvám se, bez dalšího poplatku, ta služba, že Policie České republiky poctivé držitele včas upozorní, že končí platnost, a že už za to nebude vybírán žádný poplatek, platíli za prohlídku i za vydání zbrojního průkazu. Což každých deset let zase nejsou tak malé penízky.